Děkuji vám, pokračujte. Udělejme teď jednu věc. Podali jsme návrh. On nebyl zcela dokonalý. Ale zaznělo tady při druhém čtení, že jsme schopni se spojit a tento návrh dopracovat. Děkuji. Děkuji vám, kolegyně a kolegové, za ztišení, že se navzájem posloucháme. Děkuji vám. Dobré odpoledne ještě jednou. Já bych chtěl zareagovat na to, co tady zaznělo, a především na to, že vnímáme vstřícnost od ostatních poslanců, od ostatních poslaneckých klubů, že tento problém vnímají a že mají zájem jej řešit. Já si přesto pořád myslím, že to, co tady říkal pan kolega poslanec Votava, ano, já s tím souhlasím a my to budeme podporovat, doprovodné usnesení o tom, aby se tím začala zabývat vláda, aby se začal řešit bankovní registr. S tím samozřejmě souhlasím. Jenže ono to, co říkal náš předseda Tomio Okamura, omezení konkurence, to znamená omezení počtu subjektů, které na trhu budou figurovat, velmi často omezuje konkurenci a v praxi všichni víte, že to vede ke zvyšování cen, respektive povede ke zdražování tohoto produktu. To, co tady říkal, myslím, že to byl kolega poslanec Klaška, že to neřeší. Vnímáme věci, které zazněly v diskusi na semináři, a proto sami říkáme pojďme ten návrh zákona dopracovat. Sazby, které jsou stanoveny, pokud jsou pouze dvě, nechme se inspirovat belgickým modelem, kde jich je tuším osm nebo deset, což neříkám, že jich tam musí být osm nebo deset.

Já si myslím, že problém je velmi snadno řešitelný.

Lidé trpí, trpí už dlouhou dobu. Pojďme jim pomoci. Je to v souvislosti s exekucemi, vysoké úroky, lichvářská půjčka je první krok k exekucím, je to prostě cesta do dluhové pasti. A tady máme možnost dát všichni hlavy dohromady. Já vás k tomu vyzývám.

A současně budu podporovat to, aby vláda začala řešit ve spolupráci s Ministerstvem financí nebo Českou národní bankou registr poskytovatelů úvěrů tak, abychom přispěli k tomu, že tento problém bude uveden do pořádku. Vyzývám vás, prosím vás, abychom tedy vrátili tento návrh do druhého čtení a společně na něm popracovali. Děkuji vám, pane poslanče. V tento moment neeviduji ani přihlášení do řádné rozpravy nebo s faktickou poznámkou. Jeli tomu tak a pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele nebo zpravodaje, zda si vezmou závěrečné slovo. Pan poslanec Laudát. Děkuji za slovo.

Tohle zrovna není návrh zákona, který bychom tady měli lepit my a vyrábět samodomo. Tam to zasahuje do několika citlivých oblastí a od toho máme vládu, od toho máme rozsáhlé ministerské aparáty. Přece poslanci nejsou od toho, aby vyráběli zákony nebo zásadní novely. To je něco špatně. Pozměňovací návrhy nakonec žádné načteny nebyly. Nikomu přece nic nebrání v tom, aby se domluvil s příslušnými resortními ministry, šel za těmi, kteří budou zpracovávat problematiku, a spolupracoval s nimi. Děkuji. Já jen velmi stručně. Nebudu se znovu opakovat.

Děkuji. A nyní poprosím zpravodaje rozpočtového výboru, aby nás provedl hlasováním. Děkuji. Nejdříve bychom hlasovali o návrhu na vrácení do druhého čtení. V případě, a tam můžeme hlasovat i potom, budou hlasovány samostatné návrhy Poslanecké sněmovny, jednak rozpočtový výbor prosím, poslouchejte, nemůžu tomu říct, omlouvám se panu Koníčkovi, že doprovodné usnesení, pokud by byl zákon zamítnut, tak to není doprovodné, je to samostatné usnesení Sněmovny k problematice: